Není tomu tak. Pan zpravodaj?

Pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Za prvé návrhy legislativně technických úprav podle § 95 odst. 2 jednacího řádu přednesené ve třetím čtení, budouli v rozpravě ve třetím čtení předneseny.

Pozměňovací návrhy A a B jsou totožné. Pak bude hlasováno o návrhu zákona jako celku.

Je poměrně jednoduchá.

Děkuji vám. Stanovisko výboru je doporučující. Paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.